Hezký den. Já bych se jenom rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 1168.

A já jenom připomenu, jak konečně pan poslanec udělal, že pozměňující a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Tak prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I mně dovolte, abych poděkoval panu ministrovi a všem lidem na Ministerstvu zemědělství, kteří nám skutečně pomohli v rámci zemědělského výboru připravit pozměňovací návrhy tak, aby byly legislativně v pořádku a aby byly ve shodě s evropským nařízením, s evropským právem. Takže ještě jednou velké díky za to.

Děkuji pěkně. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Černý. Děkuji za slovo.

Podrobné odůvodnění je součástí těchto sněmovních dokumentů. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.